Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro?

Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?